Děkuji. Prosím. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Hovorka.

Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Není tomu tak. V tom případě vám děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.